Jednání jsme přerušili před hlasováním o přerušení interpelace pro nedostatečné kvorum. Já tedy dám nějaký čas, abychom se přihlásili. Ještě dva...

Uvidíme.

Tak 67, děkuji.

Já věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení? Ano, toto přerušení je do přítomnosti paní ministryně, ať to jasně zazní. Já vám děkuji.

Já vám děkuji. Mně nezbývá než do budoucna vyzvat k lepší organizaci práce Sněmovny i vlády, tak abychom mohli něco projednávat. V tuto chvíli máme zařazeny další body na 11 hodin, kdy mám také nějaké přihlášky ke změně pořadu, tak tam již máme zařazenu jednu smlouvu a poté čtyři zprávy.

Prosím. Tato situace se opakuje docela pravidelně ve čtvrtky dopoledne, kdy máme problém s účastí ministrů. Já to považuji za docela vážný problém, a jelikož jsem si všiml, že ač to není právním zvykem České republiky, tak pan premiér Babiš rád používá takzvané vytýkací dopisy.

Děkuji, pane předsedající.

To jsme takhle úplně si nemysleli. Děkuji.